Pan poslanec Holomčík bude hlasovat s náhradní kartou číslo 1.

Dnešní jednání zahájíme bodem 157, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace.